Prosím, pokračujte. Pak nevidím důvod, proč bychom něco takového nemohli v tom zákoně povolit, tak jako to má řada jiných evropských zemí zaneseno ve své legislativě. Pro mě princip, že si rozhodne vlastník sám, je nejlepší princip. Ale vidím, že většina Poslanecké sněmovny chce odmítnout tento princip, chce mluvit provozovatelům a vlastníkům restaurací do toho, jakým způsobem se budou živit a zdali přizpůsobí třeba i pro ty nekuřáky prostor, aby si mohli neobtěžujícím způsobem zajistit nějaký byznys pro fungování té restaurace.

Ten zákon, tak jak je předložen, už reaguje na řadu nesmyslných návrhů toho předešlého vládního návrhu zákona.

Stejně jako si myslím, že je něco jiného sportoviště, které v malé obci plní zároveň funkci jakéhosi kulturního střediska, kde se odehrává všechno možné, a velké fotbalové nebo hokejové arény v Praze a podobně. To jsou absolutně jiné rozměry. Na té vesnici hraje úplně jinou roli takovéto zařízení.

O sankcích tady Marek Benda mluvil. To je jedna A4, když si to vytisknete, sankcí, které budou muset všichni ti provozovatelé hlídat, a ponesou tvrdé odpovědnosti za to, když se cokoliv stane, na úrovni likvidace. Proto bych se přimlouval za to, aby zákon v těchto parametrech některé sankce zmírnil, neboť opravdu nepůjde kolikrát ani zjistit, jestli někdo zjevně, nebo kdo je vlastně zjevně pod vlivem alkoholu. I tohle by mohlo v praxi přinést problémy. Nakonec nikdo nebude respektovat, pak je to zbytečné, protože ten zákon sice bude napsán, ale v zásadě to každému bude jedno, protože v praxi všichni uvidí, že to kontrolovat nejde. Anebo najdeme formulaci, která je kontrolovatelná, jasná, průhledná, tak aby nedocházelo k mýlkám a nebyli vystavováni sankcím nevinní lidé a zaměstnanci jednotlivých restaurací. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče, a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, v tom případě rozpravu končím. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí a táži se, zda pan navrhovatel nebo pan zpravodaj si chce vzít závěrečné slovo. Prosím. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl napřed poděkovat za kultivovanou rozpravu k tomuto tématu.

Za druhé. To, co tady bylo vzneseno k tomu, že ne všechny věci, tak jak v tom návrhu jsou, jsou logické a provázané. Je tomu tak, protože jsme respektovali tvar, ve kterém ten návrh schválila Poslanecká sněmovna. Tak to prostě Sněmovna schválila a my jsme to respektovali a asi k tomu bude ještě debata ve výborech.

Došlo by tak k legislativní kolizi a novela naše, tedy Ministerstva zdravotnictví by tuto přebila. Je třeba však preferovat tuto širší novelu zákona o obecní policii. Já vám děkuji. Prosím, vaše závěrečné slovo.

Děkuji za pozornost. Já se pouze obávám, pane zpravodaji, že tento návrh musí zaznít v rozpravě. Nejsem si vědom, že tento návrh na zkrácení zazněl v rozpravě, abychom o něm mohli hlasovat. To znamená, že jediné řešení, které existuje, že některý z ministrů vystoupí a otevře rozpravu, aby tento návrh mohl zaznít.